Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Z tohoto důvodu si dovolujeme navrhnout zkrácení doby k projednání ve výborech na 30 dnů. Navrhovaný zákon zavádí do systému boje proti praní peněz a financování terorismu princip hodnocení rizik, která se budou provádět na všech úrovních od EU přes členské státy až po jednotlivé povinné osoby.